A nesmyslím si, že to bylo úmyslem vlády a ani zákonodárce.

Myslím, že pokud máme vzdělání jako prioritu, pokud si přejeme, aby lidé z praxe byli ochotni vůbec přenášet do škol svůj um a kompetenci, pokud chceme, aby jim záleželo na vzdělání a výchově mladé generace, tak je prostě nemůžeme hodit přes palubu.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Tak potom, dobře, tak prosím pan předseda Jurečka. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl k tomuto sněmovnímu tisku zmínit několik důležitých priorit skupin lidí, kteří si v této složité situaci zaslouží podporu státu a stále na ni čekají.

Bylo tady zmíněno nájemné, které tady komentoval pan kolega Kalousek.

Potom bych chtěl taky ještě uvést jednu formu podpory, po které volají i velké nevládní organizace, jako je Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora, a to je možnost odložení platby DPH podnikatelů, živnostníků, firem vůči státu.

Není to odpuštění, ale je to možnost odložení ze zákona, nikoliv z toho, jestli finanční úřad uzná za vhodné žádosti daného podnikatele vyhovět.

A je to jednoduchá, v obou případech velmi efektivní a rychlá podpora bez složité administrativy, bez kontroly nějakých žádostí apod.